Děkuji. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, připravovaný Národní investiční plán, který jsme získali, identifikuje prioritní osy investic a hned na druhém místě je takzvaná digitální komunikace. Můj první dotaz tedy směřuje k těmto projektům, konkrétně, zda je možné tento ucelený seznam někde získat nebo vidět.